Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi říci vám zde stanovisko za klub Starostů a nezávislých, jak se ke schválení programu dnešní schůze postavíme. Nejdříve vám tady dám krátké shrnutí.

Milion lidí se ocitl fakt ve složité situaci, když jim začaly chodit zálohy od dodavatele poslední instance, tak byly pěti, osmi, desetinásobné a pro mnoho lidí to byl skutečně krizový moment, který znamenal, že nebudou mít na to, aby si v příštím týdnu nebo měsíci zaplatili energii. Nejdřív byl také zmatek, těch informací jsme úplně nedostali.

Co dělal náš dvojministr v tom, aby se toto nestalo, aby lidé nespadli do režimu dodavatele poslední instance, kde prostě na několik týdnů a mnohdy měsíců jsou v situaci, kdy skutečně je řešení energií nad jejich ekonomické možnosti? Co dělal Energetický regulační úřad, který tady funguje, roky si ho platíme, ve svém poslání má to, aby dohlížel na dodavatele energií, aby je dozoroval, má také ve svém poslání ochranu spotřebitele, co dělal? Jak reagoval? To, že se před pár dny stal také obětí své neschopnosti a spadl do režimu dodavatele poslední instance, protože jeho dodavatel také přestal dodávat a zkrachoval, to už je dokreslení úplně až parodického výsledku této vlády. Nefunkční instituce, nefungující vláda a výsledek? To, co tady je předloženo, je takové řešení, omlouvám se, ale je to řešení na oko. Ono to odpovídá způsobu vládnutí hnutí ANO, ale prostě je to jenom na oko.

Ne, my to uděláme, protože to vypadá dobře a vypadá, že něco děláme, a my chceme předstírat, že něco děláme, aby lidé neřekli, že jsme se na ně úplně vykašlali.

Takhle rozhodíte do společnosti, respektive zkrátíte veřejné rozpočty o 25 miliard korun.

To není 20 miliard, to jsou 2 miliardy korun. Kam jde ten zbytek? Kde jsou ty finance?

To není řešení.

Ten přístup skutečně není takový, který bychom mohli podpořit.

Tady vláda zareagovala a skutečně kus práce odvedla.

Komunikujeme s těmi lidmi? Už jsme je všechny kontaktovali? Nebo jsme se alespoň o to pokusili? Je tady nějaká kampaň, která je posouvá ke klasickým dodavatelům právě proto, že už tento krok jim razantně sníží náklady, které mají? Máme polostátní společnost ČEZ, ona byla pro velkou část republiky nebo je dodavatelem poslední instance.

A pak je tady mimořádná okamžitá pomoc a příspěvek na bydlení, dvě řešení, která jsou ale v kompetenci vlády, k tomu se nemusíme scházet ve Sněmovně před kamerami, tady předstírat, jak děláme velká řešení, a přitom ta řešení jsou jenom na oko, a když nějaká jsou, tak jsou drahá pro celou společnost vlastně těm, kteří je potřebují, úplně nepomůžou, ale doplatí na ně všichni.

Přijdou v řádu dnů, nebude to tak, že na to řešení budeme čekat jako u této vlády několik měsíců a pak že vás budeme tlačit ke zdi a říkat: Když to dneska neschválíte, tak jste si vzali za rukojmí celou republiku. Takovýto působ politiky, takovýto populistický způsob politiky, který předstírá činnost místo toho, aby skutečně hledal řešení, takový tady aplikovat nebudeme.

Než přijde k pultíku pan ministr životního prostředí, přečtu ještě omluvy.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl reagovat na pana kolegu Adamce, který tady hovořil o Modernizačním fondu, a chtěl jsem jenom vysvětlit pár čísel, ale krásně mi nahrál pan kolega Farský, pan předseda Farský, a já si, prostřednictvím paní předsedající, pane předsedo, vyprošuji slova jako vytunelování Modernizačního fondu.